Poslanecké sněmovny Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dnes v rozpravě. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Nyní tedy otevírám přerušenou rozpravu, do které neeviduji žádné přihlášené. Znova se rozhlížím po sále, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Zeptám se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak, takže prosím, aby nás pan předseda volební komise provedl dalším postupem. Děkuji za slovo. Už je mám k dispozici, takže jenom zrekapituluji, že se tedy nacházíme uprostřed bodu Změny v orgánech Poslanecké sněmovny, tak jak byly do včerejších 12 hodin předloženy volební komisi do usnesení číslo 98. Volební komise zde tedy navrhuje postupně tři jednotlivá hlasování o navržených změnách. Rozprava už je ukončena, prosím tedy první hlasování o návrhu na odvolání. Ten návrh je z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, tedy školského výboru, odvolání nezařazeného poslance Ivo Vondráka.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Prosím dál. A konečně poslední hlasování o navržených nominacích, jsou dvě, do školského výboru paní poslankyně Jana Hanzlíková a do kontrolního výboru pan poslanec Pavel Růžička, v obou případech hnutí ANO. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Návrh byl přijat. Děkuji panu předsedovi volební komise a končím projednávání tohoto bodu.